Jestliže pro takto důležitou reformu, jakou reforma primární péče je, pan ministr do toho týmu, který o této změně jedná, součástí toho není, není tam pozvána Česká lékařská komora, nejsou tam pozváni zástupci sdružení ambulantních specialistů, tak celý ten projekt je v podstatě odsouzen k neúspěchu. Reforma primární péče skutečně může být zásadním momentem v tom, abychom i tu personální krizi, kterou dneska prožíváme, dokázali nějakým způsobem přežít, ale musí se na tom domluvit všechny důležité segmenty. Nelze to projednávat pouze s praktickými lékaři, i když jich se to bude nejvíc dotýkat. Ale dotýkat se to bude i všech dalších segmentů. A já se vůbec divím panu ministrovi, že i z některých dalších jednání, která na ministerstvu má, se snaží vytěsnit některé profesní organizace. Myslím si, že to nedává smysl, protože vzápětí mu to přinese problémy. To znamená, to je možná apel směrem k Ministerstvu zdravotnictví. Každou změnu je potřeba projednat se segmenty, kterých se to týká. Jedině tak to může přinést úspěch. Na závěr chci říci, že stejně jako další členové poslaneckého klubu KDUČSL nejenom z hlediska toho, co se děje v českém zdravotnictví, ale mnohem kritičtější bych byl k těm dalším oblastem, speciálně k sociální politice, nemohu dát této vládě důvěru a budu hlasovat pro nedůvěru této vládě. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo.

Navýšení průměrného důchodu nad rámec automatické valorizace, které podpořily všechny parlamentní strany včetně Pirátů, bylo něco málo přes 300 Kč. Vláda v čele s ANO naopak odmítla opoziční návrhy, které mohly důchody ještě zvýšit.

Jako Piráti se chováme konstruktivně a na příkladu našeho návrhu na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání chci říci, že nám nevadí to, že ten samý návrh nyní předkládá vláda. Naopak jsme rádi. Nepotřebujeme tato gesta zneužívat ve veřejných vystoupeních. Hlavní je, aby se zlepšoval život občanů České republiky.

Měl by naopak prokázat, že respektuje demokratické výsledky voleb a doporučuje svým poslancům volit nezávislého odborníka, kterého navrhuje více poslaneckých klubů včetně Pirátů, kteří dle výsledků voleb mají mít možnost nominovat jednoho člena. Demokracie pomáhá zajišťovat občanům této země prosperitu, bezpečí i sociální jistoty. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a vám všem přeji krásné ráno. Dámy a pánové, tato vláda důvěru poslanců SPD neměla před rokem v době svého vzniku a nebude ji mít ani dnes. Činnost většiny vládních rezortů je ve vztahu k zájmům státu a občanů nedostatečná a někdy dokonce i kontraproduktivní.

Je to krajně nezodpovědné zejména vůči střední a mladé generaci.

Všichni máme ještě v dobré paměti nedávné diskuze o nedostatku financí pro naše sociální služby, včetně nedodržení a zpochybňování usnesení Sněmovny ze strany ministryně práce a sociálních věcí. Tato vláda se blíží k polovině svého funkčního období a například situace nízkopříjmových důchodců a statisíců osob v dluhových a exekučních pastech není taktéž uspokojivým způsobem řešena. Stále zde nemáme dlouho slibovaný zákon o sociálním bydlení.

Sociální politika je zásadním pilířem veškerých veřejných politik a veřejných služeb a jako taková má být řízena a spravována. Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo.

Přesto mi dovolte alespoň v pár minutách říci některé důležité důvody, které mne vedou k tomu, abych vyslovil této vládě nedůvěru a hlasoval pro návrh předložený opozičními stranami.

Že všem ve společnosti budeme měřit hodnotou peněz? Že se následně vy potom divíte, že sice některým skupinám obyvatel přidáváte, ale oni přesto nejsou spokojeni? Přesto, i když budeme hodnotit poslední roky vaší vlády, a vládnete už rok a tři čtvrtě, optikou finanční mají se některé skupiny lidí opravdu lépe? Často se tady mluvilo o důchodech.

Nemají! Vůbec nic se v této věci nezměnilo.

Opět pro tyto lidi bohužel vaše vláda neudělal vůbec nic.